Aby byla zaznamenána vaše účast, právě jsem vás odhlásil, prosím, abyste se přihlásili svými identifikačními kartami, případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. S náhradní kartou číslo 16 hlasuje pan poslanec Berkovec, s náhradní kartou číslo 15 hlasuje pan poslanec Špičák, s náhradní kartou číslo 19 hlasuje pan poslanec Hamáček, s náhradní kartou číslo 8 hlasuje pan poslanec Bartoš.